Děkuji za slovo.

A to, co jsem z ní vybrala, bylo, že mám vždycky jako lékař pomáhat a nikdy nemám udělat nic, co by komukoli škodilo, kdo je pod vlivem mé péče. Myslím, že Hippokrates vás nemusí urážet, vás všechny přítomné lékaře v sále. A jestli k tomuhle něco máte, a na to vaše replika byla, že naštěstí už se Hippokratovou přísahou neřídíte a že přísaháte fakultě, tak přesně tak, jak říkala paní kolegyně Putnová, to je přesně ten důvod, proč ta diskuse skutečně vázne. Já respektuji, že tedy neskládáte, lékaři, Hippokratovu přísahu, ale prosím, nechte nás tedy alespoň při tom, že slibujete, že budete vždy pomáhat a nikdy neškodit. Pan poslanec Koskuba. Po něm ještě faktická poznámka paní poslankyně Soni Markové. Děkuji, pane předsedo. Prostřednictvím pana předsedy: Vážená kolegyně, to je právě důkaz, že je těžko od lékaře poučovat laika, protože vy jste vůbec teď nepochopila, o čem jsem hovořil. My skládáme opravdu slib fakultě a pak jsme vázáni odborností, kde máme lékařskou etiku. Bohužel nás často omezují věci, které přinesl tento stát, a proto z nás jsou čím dál víc úředníci než lékaři. To vás musím upozornit. Další věc. Prosím vás, správně zde poznamenáváte možná: veďte s námi diskusi. Ve vší úctě kdo? Parlament? Ministr? Často se odvoláváme na odborné společnosti. Doteď to nebylo třeba. Tento národ se svým způsobem ke svému štěstí s očkováním smířil. Já toho nejsem schopen! Mluvím za sebe. I kdybyste ke mně přišli do ordinace, já toho schopen nejsem. A jsem rád, že tady můj předřečník zmínil odpovědnost rodičů.

K tomu vám ale já moc neradím. Děkuju. Děkuji. Paní poslankyně Soňa Marková. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom tři poznámky. Za prvé, novela zákona, kterou tady dneska projednáváme, vůbec neřeší povinnost očkování. Tato diskuse se objevila během projednávání tohoto tisku na výboru.

Další kulatý stůl k této věci se bude konat 14. dubna.

Ale tato novela řeší úplně jiné věci a těmi bychom se asi měli zabývat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Po něm pan poslanec Kasal. Pěkné odpoledne. Já bych navázal na pana doktora Koskubu. Skutečně, v podstatě, ač jsme tu někteří lékaři, mimo pana doktora Kasala, doktora Krákoru, dětských lékařů, my nejsme odborníci na očkování.

Tito lidé mají určitý názor, ten my respektujeme a v podstatě bychom měli mít v sobě, jak říkám, hlavně ti laici, jakousi sebereflexi a pokoru a nerozvádět tady témata do až už příliš odborných částí. Odvolávat se například na Německo taky není správné, protože v Německu, když se teď udělal průzkum právě v souvislosti s epidemiemi spalniček, tak až 76 % veřejnosti by chtělo v podstatě povinné očkování.

Když se tady řešily Vrbětice, bylo tady přes 60 odborných komentářů. Taky to asi není správné, určitě tu není 60 odborníků na munici. A pak to vede k takovým debatám, které nemají úplně dobrý konec. Pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo.

Takže to jenom na okraj. Druhá věc, možnost alternativního očkování. Do toho už se, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vlamujete. Už v současné době toto je možné a je tam jediná povinnost, že ta látka musí být registrována v České republice. Co se týká individuálního očkovacího plánu. Určitě je potřeba o tom diskutovat. Na druhou stranu rozhodně nemůže ten individuální očkovací plán být přijat během 14 dnů. A tak jak už navrhl na zdravotním výboru pan kolega Běhounek, my jsme to všichni podpořili, bude vytvořena pracovní skupina, ve které by měli být všichni, odborníci, ale i zástupci těch, kteří si stěžují na určité záležitosti. A vytvořit rozumnou věc, která podpoří očkování, které u nás máme. Jestli vejce, nebo slepice. Díky účinnému očkování tady nemáme řadu chorob a já jako pediatr jsem prakticky některé choroby jako záškrt a další vůbec neviděl. A naopak, ty vakcíny, které se zavedly, tak jsem jednoznačně viděl jejich účinek.

Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Další zde nevidím. Takže se vrátíme do rozpravy. Pan poslanec Farský a pan poslanec Kolovratník stahuje. Ta druhá přihláška?